Protože namísto toho, abychom zveřejňovali a sledovali čísla skutečně nemocných, tak jako se to vždy u každé epidemie dělalo v minulosti, zcela nelogicky a poprvé v dějinách sledujeme počty infikovaných, které jsou samozřejmě zdánlivě vysoké. Zdánlivě proto, že pokud bychom testovali přítomnost jiných virů, například chřipky, došli bychom ke stejným, možná vyšším číslům. A stejné by to bylo u mnohých onkologických virů.

Navzdory tomu nikdo nelikvidoval ekonomiku ani masivně a plošně neomezoval svobody lidí. Je ale naprosto nutné dát každé riziko do kontextu jiných rizik a pak vybírat to nejmenší zlo.

Tyto případy je potřeba minimalizovat. Další významně ohroženou skupinou, která může infekci šířit, jsou zdravotníci.

To by měla být první premisa veškerého konání vlády. Pod pláštěm epidemiologických opatření jsou omezovány Ústavou dané občanské svobody i ekonomika.

Což je skutečně drtivá většina obyvatel naší země. Tím myslím žádné značné problémy.

Zavřením škol jsme minulé ztráty ještě prohloubili. Dovolím si ocitovat z dopisu panu ministrovi zdravotnictví od jedné paní ředitelky školy. Cituji.